Ještě než mu dám slovo, přečtu omluvu. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Ve své podstatě navrhuje posílení postavení územních samosprávných celků při nabývání majetku od státu s cílem, aby tyto územní samosprávné celky měly reálnou možnost získat do svého vlastnictví od státu nemovité věci, které se nacházejí na jejich území a které potřebují pro plnění svých funkcí. To je zejména pro výstavbu dopravní infrastruktury, škol, sociálních zařízení, občanské vybavenosti, sociálního bydlení, pro zeleň, případně dalších činností.

To ten zákon tedy upravuje, i proto je tento zákon tak důležitý. Ještě z těch důležitých věcí. Je tedy potřeba hospodaření upravit jednoznačnými pravidly. Obce, kraje, z institucí bych jmenoval například Asociaci krajů České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky, a tedy i samotný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, dlouhodobě upozorňují na to, že tento právní stav není příliš v pořádku a bylo by potřeba ho upravit. Součástí toho zákona je návrh, kterým navrhuje zřídit zákonné předkupní právo pro územní samosprávné celky k hmotným nemovitým věcem, které se nacházejí v jejich katastrálním území.

Druhým důležitým bodem v tomto je, že v případě státních podniků je nově navrhováno, aby měly tyto státní podniky povinnost převést nepotřebnou nemovitost do vlastnictví územního samosprávného celku, pokud o to projeví zájem.

Ještě úplně závěrem je důležité říct, že proces bezúplatného převodu majetku na územní samosprávné celky nebude navrhovanou změnou dotčen.

Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, chtěl bych touto cestou zařadit na program jednání Sněmovny bod s názvem Proč vláda Petra Fialy nepomáhá firmám s vysokými cenami energií. Zařazení tohoto bodu má totiž bohužel svoje opodstatnění a důvod. Zprávy z posledních dnů a týdnů, které se jistě nedostávají jen ke mně, říkají, že stále více živnostníků a firem krachuje a uzavírá svoje provozovny z důvodu vysokých nákladů na energie. Že se vláda jakž takž rozhodla pomoci lidem, ač tato pomoc přišla pozdě a je nedostatečná, to je jedna věc.

S tím se nedá než absolutně souhlasit.